Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

zpřesnit způsob oceňování majetku; Návrh technické novely zákona č. 229 optimalizuje postup při převodu zemědělských pozemků oprávněným osobám veřejnou nabídkou a zavádí možnost nabízet opakovaně pozemek ve veřejné nabídce, pokud byla předchozí nabídka marná.

Děkuji za pozornost. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec David Pražák.

Cílem předloženého návrhu novely zákona je zefektivnění a zhospodárnění činnosti samotného Státního pozemkového úřadu.

Narovnává práva osob, jež nabyly dostatečný nárok postoupením od příbuzných v řadě přímé. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže končím obecnou rozpravu. Pan ministr, pan zpravodaj? Nezazněly tady žádné návrhy na vrácení ani na zamítnutí. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání výboru jinému jako garančnímu? Nikoho nevidím. Takže budeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 280, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 120. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nevidím žádný návrh, končím projednávání tohoto bodu.